Já rozhodně nesouhlasím s tím, co tady říkal předseda poslaneckého klubu ODS pan Stanjura, že snad vládní koalice dneska destruovala jednání Poslanecké sněmovny. Nic takového není pravda. Tady opoziční klub nastolil téma a lidé, kteří mají přednostní právo, tady na toto téma diskutovali mimo řádný program schůze Poslanecké sněmovny. Čili není rozhodně vinou vládní koalice, že nebyl respektován ten pořádek a ta dohoda, která byla učiněna mezi poslaneckými kluby, a věc, se kterou se počítalo už minulý týden, že ten bod byl přeřazen na dnešní jednání a poslanci a poslankyně mohli zcela oprávněně počítat s tím, jako jsem s tím počítal i já, že po deváté hodině ráno se dostaneme k tomuto bodu a že o něm budeme hlasovat. V okamžiku, kdy bylo zřejmé, že nic takového neplatí, že ten program schůze je zase rozbit, a to v důsledku iniciativy nikoliv vlády, ale opozice, tak jsem se věnoval zahraniční návštěvě, kterou tady mám v České republice, protože na návštěvu České republiky přijel předseda vlády Srbska a samozřejmě bylo by velmi nezdvořilé, kdybych předsedu vlády Srbska nechal čekat a nezúčastnil se oficiálního jednání.

Teď jsem sem přijel do Poslanecké sněmovny a nestačím se divit tomu cirkusu, který tady zase někteří představitelé opozice předvádějí. Já myslím, že takovýmto způsobem skutečně není možné racionálně jednat. Pojďme prosím hlasovat o zákonu, který se měl hlasovat už dnes dopoledne, bohužel k tomu nedošlo, tak prosím hlasujme o něm nyní. Já myslím, že poslanci a poslankyně s tím počítali, že se dnes bude hlasovat, dostavili se na schůzi Poslanecké sněmovny. A pokud si chcete udělat schůzi poslaneckého klubu, přece máte celé dnešní odpoledne a celý večer, aby se váš poslanecký klub sešel a řešili jste vaše vážné vnitřní záležitosti. Děkuji panu předsedovi vlády. A protože je to sice hezký názor a mám tady další přihlášky s přednostním právem, nevyužiji je a požádám předsedu Poslanecké sněmovny, aby v tuto chvíli svolal politické grémium, to znamená místopředsedy a předsedy poslaneckých klubů, a tím, že odejdu od tohoto pultu, přestanu řídit schůzi, schůzi přerušuji až do té doby, než se vrátí předseda Poslanecké sněmovny.

Proti mému postupu? Tak dobrá, prosím. Dovoluji si, pane předsedo, dát námitku proti postupu předsedajícího, neboť pan předsedající řekl, že přerušuje schůze do okamžiku, než se vrátí předseda Poslanecké sněmovny.